Počet lékařů je dán, kapacity jsou také dány, ovšem přibyl počet pojištěnců, ať státních, nebo jiných. Vůbec na to neslyšíme, pane premiére, od vás odpověď, na to, jak chcete vlastně řešit tuto situaci?

Takže opět Fialova vláda k tomuto tématu mlčí a hrozí opravdu, že se celá situace v české společnosti nejenom obrátí totálně vůči vládě, ale hlavně, vzniknou tady obrovské sociální problémy, které samozřejmě nevěstí vůbec nic dobrého.

To není zodpovědnost ani Babiše, ani Ukrajiny, ani Ruska, to je odpovědnost vaše. Takže už bych byl rád, aby se pan premiér a vláda přestali vymlouvat, je to vaše odpovědnost neukazujte na ty, kteří tady buď ve vládě už půl roku nejsou, nebo téměř půl roku, a neukazujte pořád někam do zahraničí.

Takže neomezené přijímání a předpokládají, že zde Ukrajinci zůstanou natrvalo i po skončení konfliktu.

Ale proč o tom zase hovořím už opakovaně? Agentura STEM minulý týden uvedla, že cituji 70 % obyvatel České republiky má za to, že příchod uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Znovu říkám, že SPD tyto obavy také sdílí, a opakovaně na to vládu upozorňujeme.